Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Martínek. Musím opět doplnit, už jsem to tady říkal, že tento návrh nepřináší žádná negativa nebo žádné nové povinnosti pro podnikatele ani jiné daňové poplatníky, přináší pouze pozitivní motivaci, takže pouze výhody. Děkuji za velmi stručnou faktickou poznámku. Nicméně další faktická, pan poslanec Vácha. Děkuji za slovo.

A druhá poznámka je k panu zpravodaji. Vy jste tady argumentoval tím, že by takovéto návrhy zákonů měly jít skrze vládu a ne skrze poslanecké iniciativy. Dneska a včera jsme tady, a dokonce v devadesátce, projednávali plno poslaneckých iniciativ, které suplovaly návrhy vládní.

Děkuji. S faktickou poznámkou chce reagovat pan poslanec Bláha. Vážené kolegyně, kolegové, to není pravda, že se nic nemění. Mění se datum, kdy podávám daňové přiznání, a mění se na druhé straně, i kdy budu platit, takže pro řadu podnikatelů to bude nejasné, kdy mám zaplatit, kdy nemám zaplatit. A k druhé poznámce, prostřednictvím pana předsedajícího. Není to tak jednoznačně... Myšlenka se vytratila.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ve vyjádření k pozměňovacímu návrhu nám vláda sdělila, že to máme předložit jako celou novelu, protože to nestíhají vyhodnotit.

Jediné, co řekli, že chtějí ještě více času, což poskytuje druhé čtení. Já s chutí rád navrhnu prodloužení lhůty ve druhém čtení o 30 dní.

Můžete si tedy prodloužit lhůtu. Navrhuji prodloužení lhůty.

Já bych se nedivil, kdyby to nepředložili s odkazem na to, že čekají na evropskou směrnici, která to bude řešit v roce 2030. Ta změna je velmi jednoduchá. My jsme ji připravovali v úzké spolupráci s Ministerstvem financí.

To se podařilo, myslím, velmi elegantně vyřešit. Za to Ministerstvu financí děkuji. A vůbec nechápu, proč jste následně otočili a říkáte, že vlastně už digitalizovat nechcete. A poslední poznámka k tomu, že poslanecký návrh není dostatečný. Vy jste tady jako poslanecký návrh schválili zákon o urychlení výstavby liniových staveb v České republice, který má dalekosáhle větší dopady než to, jestli se protáhne lhůta pro podání daňového přiznání elektronicky o jeden měsíc. To se bude posuzovat u Ústavního soudu.

A teď si tady hrajeme na to, že je potřeba to půl roku posuzovat na nějakých ministerstvech. Mně to přijde úplně mimo mísu. Děkuji za pozornost. Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Bláha. Myšlenka se dostavila.

Normálních občanů se to netýká, protože každá slušná firma, která zaměstnává normální občany, za ně daňové přiznání udělá. To znamená, že daně udělá.

Děkuji. Pro jistotu to čtu ještě jednou. Mám zde další dvě faktické poznámky. Pan poslanec Válek, poté pan poslanec Bartoš.

Pokud je to myšleno vážně pane ministře zdravotnictví, prosím úkolujte ředitele fakultních nemocnic jako slušné ředitele, aby za své slušné zaměstnance dělaly daňové přiznání, jak navrhuje prostřednictvím pana předsedajícího váš spolukolega poslanec Bláha. Děkuji.

Ten zákon se týká freelancerů, podnikatelů, kteří si své daňové přiznání dělají sami. Já teď taky budu dělat nějaké daňové přiznání.

Je to spousta pracujících lidí. A myslete na ně. Děkuji. Faktické poznámky nám zdaleka nekončí. Pan poslanec Adamec, poté pan poslanec Staněk.